Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jestli jste inspirován vaším panem předsedou, to je vaše věc. Zaměstnat jedna věc. Jediný návrh, který jste podával, se týkal snížení rozpočtu řady kapitol a mimo jiné i prezidenta republiky 11 milionů. Ale váš jediný pozměňovací návrh, který tady ve Sněmovně za celý rok byl podán, se týkal právě snížení rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Zítra budeme probírat služební zákon, tak doufám, že budete stejně razantní, jako jste byl teď. Děkuji. S faktickou poznámkou už se nehlásí pan předseda Michálek, stahuje.

Není přítomna.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké odpoledne. Já bych chtěl podat k vládní novele zákona o státním rozpočtu dva pozměňovací návrhy.

V prvním z nich, 1311, navrhuji odebrat jednu miliardu korun z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, konkrétně z výdajového ukazatele příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí. Jde o rozpočtovou položku, která je v současné situaci a době enormně a nedůvodně vysoká. Navíc Nejvyšší kontrolní úřad již před lety konstatoval, že velká část těchto peněz je dlouhodobě vynakládána neúčelné, například na mezinárodní organizace, kde již nejsme jako stát dávno aktivní a nic to naší zemi nepřináší. Tyto prostředky navrhuji rozdělit na polovinu a po půl miliardě to přesunout do kapitoly všeobecná pokladní správa, konkrétně do položek rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků. Druhou polovinu na rezervu na mimořádné výdaje podle zákona o integrovaném záchranném systému. Tyto položky jsou finančně dlouhodobě velmi podhodnocené, jak bylo vidět nedávno při likvidaci rozsáhlého požáru v Hřensku i při jiných podobných událostech. Ve druhém návrhu navrhuji odebrat 65 milionů z rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, konkrétně z položky transformační spolupráce. Jde o naprosto nepotřebné aktivity spíše škodlivé charakteru. Transformační spolupráce se používá na indoktrinační ideologické projekty realizované v cizích suverénních státech s cílem ovlivnit tamní politický vývoj. Jde tedy o naprosto neopodstatněné vyhazování peněz českých daňových poplatníků. Tyto prostředky potom navrhuji přesunout do kapitoly všeobecná pokladní správa. Konkrétně 60 milionů do výdajového ukazatele rezerva na mimořádné výdaje podle zákona o integrovaném záchranném systému, která je, jak jsem již zmínil, velmi podfinancovaná. Dále 5 milionů do výdajového ukazatele sociální výdaje náhrady, neziskové a podobné organizace. Konkrétně pro Český svaz bojovníků za svobodu, jemuž byla rozpočtová dotace na letošní rok bezdůvodně snížena na nulu, což je pro tuto organizaci doslova likvidační. Jde o organizaci, jejíž existence a činnost je ve výsostném veřejném zájmu, protože pečuje o odkaz českého i československého odboje proti nacismu a genocidní okupaci naší vlasti Německem, pečuje o památku a hroby hrdinů tohoto odboje a aktivně vystupuje ve prospěch zachování nezkreslené historické paměti a především proti falšování historie a výsledků druhé světové války. Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu mých návrhů. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi v krátkosti představit můj pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu na letošní rok s číslem sněmovního dokumentu 1307. To konkrétně po jedné miliardě korun do výdajových ukazatelů příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, dávky osobám se zdravotním postižením a platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci. Současná asociální vláda okamžitě po svém nástupu seškrtala rozpočtové výdaje určené na pomoc zdravotně postiženým občanům, což považuji za naprosto neakceptovatelnou bezohlednost, zejména s ohledem na to, že tyto sociální dávky jsou dlouhodobě katastrofálně nízké a naopak základní životní náklady strmě stoupají. Podobně je to i s platy zaměstnanců v sociální oblasti, které vláda pana premiéra Petra Fialy po svém nástupu ihned zmrazila a ani na příští rok neplánuje zvýšení jejich základní tarifní složky.

Tyto 3 miliardy do resortu práce a sociálních věcí navrhuji přesunout z výdajového ukazatele odvody do rozpočtu Evropské unie v kapitole všeobecná pokladní správa. Tato položka je dlouhodobě a v současné kritické situaci zvláště neodůvodněně předimenzovaná a je mnohem důležitější využít tyto peníze na pomoc našim sociálně ohroženým občanům. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych si dovolil tady navrhnout změnu rozpočtu, která se týká vysokých škol.

Vnímáme všichni asi to, co se děje v oblasti cen energií, ale vnímáme také to, co možná není úplně vidět. My jsme pomohli velmi razantně regionálnímu školství.